Od lidí z praxe, kteří se pohybují v této oblasti, mám informace, že jsou téměř nulové až zanedbatelné. Kolegyně Dobešová se mnou souhlasit nemusí.

Je to pouze nějaký text, který byl vypracován proto, aby se nějaká koncepce napsala, aby se splnil nějaký bod toho, k čemu se zavázalo, ale žádné hmatatelné důsledky nebo náznak toho, jak by mělo dojít ke značnému zlepšení jazykových znalostí, protože to, že u nás je dotace na výuku cizích jazyků vyšší než v okolních zemích a znalosti žáků a studentů jsou nižší než v okolních zemích, je smutný fakt tady se mnou kolegyně Dobešová evidentně souhlasí a jasně to dokládá, že ten stav není dobrý. Já potom navrhnu usnesení, samozřejmě nesouhlas s odpovědí pana premiéra.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych ráda reagovala na vystoupení mého kolegy, pana poslance Fiedlera.

Znamená to, že Cermat jaksi snižuje nároky na studenty, aby byla vyšší úspěšnost studentů u maturity.

Ale je tu několik momentů, které hrají důležitou roli.

A je opravdu daleko těžší odučovat žáky chyby, než je naučit něčemu novému. To je ad 1, proč ta kvalita není taková.

Bohužel, jejich motivace není dostatečná.

A musíme si říci, že angličtina se postupně stane tím důležitým komunikačním jazykem pro Evropskou unii.

To je moje aprobace.